Ano, pane ministře, vnímám to také. Vážené kolegyně, vážení kolegové, máteli něco na probrání neodkladného, prosím, běžte si to vyřídit za dveře a nerušte, abychom slyšeli pana ministra.

Ta byla projednána a schválena Poslaneckou sněmovnou pod číslem tisku 984, schválena i Senátem a podepsána prezidentem republiky.

Předkládaným návrhem čistě technické novely zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 se do zákona o státním rozpočtu začleňuje nová kapitola rozpočtu 378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost spolu s jejími závaznými ukazateli ve výši nula, do které budou po vzniku tohoto úřadu rozpočtovým opatřením postupně převedeny z rozpočtu Národního bezpečnostního úřadu příslušné finanční prostředky.

Ministerstvo financí předpokládá převod finančních prostředků z kapitoly Národního bezpečnostního úřadu dle skutečného čerpání výdajů k termínu delimitace odhadem ve výši 214 milionů korun. Účinností by měla novela zákona o státním rozpočtu nabýt současně s novelou zákona o kybernetické bezpečnosti. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane ministře. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové. Pan ministr tady uvedl tento vládní návrh, důvody proč je třeba měnit tento vládní návrh zákona tak, aby se tam tedy dostala kapitola Úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. To lze udělat pouze na základě zákona, takže je to technická záležitost. Ano, děkuji. Já otevírám obecnou rozpravu a do té mám zatím pouze vaši přihlášku, tak prosím, abyste pokračoval. Ano, děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Já vám děkuji. Jestliže tomu tak není, končím obecnou rozpravu. Ptám se, zda má navrhovatel či zpravodaj zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Žádný návrh na vrácení či zamítnutí nezazněl. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nevidím takový návrh, můžeme tedy přistoupit k hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Já tedy konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Nevidím takovýto návrh, takže konstatuji, že tento návrh byl přikázán pouze garančnímu výboru k projednání. Zazněl v obecné rozpravě návrh na zkrácení lhůty a to o 59 dnů na 24 hodin se souhlasem navrhovatele. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty k projednání. Kdo je proti?

Tento návrh na zkrácení lhůty k projednání byl přijat. Tím jsme vyčerpali tento bod a jeho projednání tímto končím a děkuji. Dále bych chtěl přečíst omluvy.